Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy ve druhém čtení ke státnímu rozpočtu. Není tomu tak.

Děkuji panu ministrovi financí, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 5.

Jsme mezi body, paní kolegyně. Já jsem zahájil jiný bod.

Jestli mi chce pomoct předseda klubu ODS, budu rád, protože z pohledu předsedajícího přece jen mám omezené možnosti. Prosím.

Ale při jisté velkorysosti pana zpravodaje, já se za to přimlouvám, tady vidím pana předsedu rozpočtového výboru, tak se to podle mě...

Ještě vyzpovídám pana zpravodaje, jak se dívá na vystoupení paní poslankyně Kovářové. Ale samozřejmě pokud potom bude nějaké zpochybňování, tak to bych nerad. Já osobně jako zpravodaj s tím problém nemám.

Stejně rozhodneme v hlasování.